Co je ta druhá směrnice? Ta se nazývá o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách. Bude tam třeba upravit, a zase se domnívám, to bude velice široká debata, dohodu o provedení práce i o pracovní činnosti. Tam jsou navrhovány jako řešení takzvané referenční hodiny či dny, ale už to není praktičtěji rozvedeno.

Odpověď obdržíte písemně do 30 dnů. Připraví se pan poslanec Marek Výborný. Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane nepřítomný ministře, dámy a pánové, v souvislosti s kauzou Vrbětice mám několik poměrně důležitých otázek. Za prvé, proč Ministerstvo obrany pronajalo muniční sklady soukromým firmám? Za druhé, za jakou cenu tehdy prodalo Ministerstvo obrany soukromým firmám munici, tehdy jako pro armádu nepotřebnou?

Proč stát sám nevykonává tuto obchodní činnost? Jaká je současná praxe ve střežení skladů munice a muničních objektů nacházejících se mimo vojenské útvary v současnosti? Zda je tedy dnes střeží Armáda České republiky, nebo zda je to i nadále po těchto excesech zajišťováno jinými subjekty?

Děkuji za vaše odpovědi. Připraví se pan poslanec Leo Luzar. Vážený nepřítomný pane ministře zdravotnictví, dovolte mi, abych vám položil otázku, a požádal o odpověď, která se týká postupného návratu do normálu v oblasti školství. Na základě rozhodnutí vlády a vašeho ministerstva dochází k postupnému návratu žáků i do mateřských škol. Nicméně v tuto chvíli zůstávají stále uzavřeny lesní mateřské školy a taktéž se vaše opatření vůbec nedotýkají dětských skupin. Chci se tedy zeptat, zda a z jakého důvodu případně byly opomenuty tyto instituce jako lesní mateřské školy a dětské skupiny? Z jakého důvodu například, pokud byla docházka v mateřských školách omezena na děti předškolního věku, toto pravidlo není aplikováno i v dětských skupinách?

Dětské skupiny z principu jsou omezeny do 15 dětí, do 15 osob, proto nevidím jediný důvod, proč by tímto způsobem dětské skupiny měly být poškozovány.

Byl dokončen převod tohoto podniku ze správy Priska spadající pod Ministerstvo financí pod podnik DIAMO, jehož správu máte na starosti vy.

Ptám se: Má už společnost OKD vyčíslen odbyt svého produktu v případě výrazných útlumů? Znovu upozorňuji na to, že černé uhlí je na Ostravsku ze 70 % důležité pro vytápění tisíců a tisíců domácností. Nejsme schopni v Moravskoslezském kraji přejít na jiná alternativní paliva, vše je směřováno k černému uhlí. Zde již nehovořím o centrálním zásobování teplem.

Pane ministře Havlíčku, OKD je plně ve vaší kompetenci, je také na vaší zodpovědnosti, abyste se vyrovnal s tím, že překotný útlum konce OKD, který schválila vláda o prázdninách, je opravdu na zvážení, jakým postupem chcete zabezpečit teplo do domácností Moravskoslezského kraje. Děkuji za odpověď. Děkuji, pane poslanče.

Bude interpelovat pana ministra Karla Havlíčka ve věci registrace pilotů. Tak, pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Vážený pane předsedo, vážený nepřítomný pane ministře průmyslu a dopravy, já se na vás obracím se stejným nebo podobným problémem jako na ministra vnitra.

Připraví se pan poslanec Blaha. Děkuji.

Tento sklad, který byl ve vlastnictví Policie České republiky, byl potenciální hrozbou. Vše bylo v pořádku až do té doby, než uskladněný materiál skončil v plamenech.